Současně si dovolím ještě uvést, že ten zákon AML, zákon o praní špinavých peněz, který tu máme tak strašně dávno, a byl schválen za úplně jiných ministrů a jinou Poslaneckou sněmovnou a roky tu platí, tak ten striktně zakazuje požadovat informace nebo uvádět informace, které by se dotkly nedotknutelného advokátního tajemství, to znamená, které se týkají právního zastoupení, trestního řízení, a naopak tam říká, které informace se uvádět mohou, třeba o zprostředkování. Já jsem se rozhodla, udělám tak za chvíli, že podpořím návrh pana poslance Michálka, a to z prostého důvodu. Ministerstvo financí to takto vždycky chtělo. Já to vím, protože jsem se toho účastnila jako náměstkyně ministra.

Ale jenom pro vaši informaci, než se rozhodnete.

To znamená, že to umožňují nejen tomu evropskému správci daně, ale umožňují to i správci daně tuzemskému. A to prosím vás bez toho úzkého hrdla, které navrhuje pan poslanec Michálek ve výši 500 tisíc korun. Tyto země všechny, ty ostatní, mají transponováno bez úzkého hrdla, to znamená na jakékoliv transakce. Ale já říkám, nemám problém podpořit poslanecký návrh s částkou 500 tisíc korun, protože na jiné necílíme.

Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Úvodem musím říci, že asi podruhé v životě budu muset souhlasit s poslancem Kalouskem, byť ne zcela.

Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci. Bez toho to nemá sebemenší smysl.

Ale včera schválíme evropský zatykač a dneska tady schválíme prolomení mlčenlivosti advokátů? To je víceméně příprava diktatury, dá se říct. Já si nemyslím, na rozdíl od některých tady, že obhajoba je součástí obžaloby. Doufám, že nás takových bude více.

Tak vám poradím: třeba ještě zavedení znovu mučení také výrazně zvýší daňovou výtěžnost a můžete to obhajovat naprosto stejnými konstrukcemi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se ve svém vystoupení chci vyjádřit ke dvěma věcem. V druhé části se vyjádřím k návrhu pana poslance Michálka, ale v té první části bych si rád dovolil obhájit pozměňovací návrh, který máte ve svých materiálech a který bohužel pro mě nedostal podporu v rozpočtovém výboru. Můj návrh se týká takzvané dělené nebo nedělené správy daně. V daňovém řádu je ustanovení, které hovoří o tom, že pokud správce daně konal neoprávněně nebo nezákonně, tak v případě dělené správy, respektive nedělené správy, daňový subjekt má právo na kompenzační úrok.

Proto, že stát nechtěl dávat tuto kompenzaci, tento úrok i v rámci dělené správy daně.

A mně se to nelíbí, protože tady máme na jedné straně podnikatele, který díky nezákonnosti postupu správce daně má právo na úrok, a pak tu máme podnikatele, který nemá nárok na tento úrok.

Tak to by bylo jenom stručně vyhodnocení, já už jsem k tomu vystupoval a podrobné zdůvodnění najdete ve svých materiálech.